Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 6. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů dle schváleného pořadu.

Máme zde a přiložím tady panu místopředsedovi podpisovou listinu jménem poslaneckého klubu hnutí ANO a poslaneckého klubu SPD. Důvody k svolání vyšetřovací komise na vyšetření financování hnutí ANO jsou následující: